Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Článek tři stanoví, že nikdo nesmí být diskriminován z důvodu výkonu některého z těchto práv. Návrhy, podle mého názoru, kolegy Chvojky a Plíška, právníků, jsou s těmito principy v přímém rozporu, když osoba, která vlastní určitý majetek, je diskriminována omezením v právu zastávat veřejnou funkci člena vlády. Anebo naopak, osobě zastávající tuto funkci je upřeno vlastnit majetek.

Já říkám, že principiálně žádný. Každý z nich, pokud vlastní firmu, pokud bude chtít, tak zneužije své funkce ve prospěch své firmy, ať už ji převede na kohokoliv. Takových případů z minulosti je tady poměrně hodně, já jsem některé naznačil.

Není to pravda. Není to pravda.

Informace k Polsku je pregnantně popsána v této studii, informace z Chorvatska, o které jsme zatím nikde nehovořili, je od kolegy Vondráčka, který byl s ústavněprávním výborem v Chorvatsku a tam ty věci diskutovali.